Samozřejmě nemáme dostatek vakcín.

Velká debata je samozřejmě o tom já jsem navštívil Maďarsko a Srbsko a v Srbsku mají občané na výběr.

Nechci to. Ale tady jde o čas.

My nevíme, jestli by byl zájem, nebo by nebyl zájem. Ale pokud některé jiné státy to dělají a budou úspěšní, tak potom nám samozřejmě každý bude nadávat, proč jsme to taky neudělali.

Nějaká firma, nějaký prostředník z Dubaje. Platba 50 % dopředu. Takže máme taky nějaké procesy.

Budou a vydrží ještě těch pár měsíců, až když budeme schopni naočkovat podstatně větší počet našich spoluobčanů.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji. Vážený pane předsedající, milé dámy, vážení pánové, stojím zde před vámi opakovaně, opakovaně vás žádám o podporu nouzového stavu a opakovaně mě to trápí. Dnes je ale situace přece jen jiná. Vím, že jsme všichni unaveni délkou trvání pandemie i délkou trvání patření, která s ní souvisí. Vím, že bychom všichni chtěli žít normálně, a to pokud možno hned. Určitě se toho dočkáme, ale hned to nebude. Očkování, jak jsme se asi všichni shodli, je tím, co věc nakonec vyřeší. Možná jsme nyní v cílové rovince. Koncem března bude proočkována většina populace nad 80 let a v létě většina celé populace. Ten, kdo v ní upadne, buď vůbec nedoběhne, anebo doběhne poslední. Využiji zde své role nestraníka a odborníka a přednesu vám důvody, proč podpořit nouzový stav zcela pragmaticky tak, aby byly pochopitelné všem, jako lékař. Díky tomu, že šíření viru nabralo opět na síle, budeme muset od pátku přijmout významná omezení pro oblasti s největší koncentrací nákazy. Díky tomu, že stále větší část viru je tvořena jeho rychleji se šířící variantou, je pro něj snadnější naše opatření překonávat. Jedinou možnou reakcí je tak nikoliv stejné, ale daleko vyšší dodržování nastavených opatření. Jakékoli jejich uvolnění je jako otevřít stavidla velké vodě.

Ale velká voda nás smete a bude jí úplně jedno, jakou jsme měli politickou příslušnost.

Nebude omezeno shromažďování osob. Vypadá to velmi hezky, v principu se na to určitě všichni těšíme.

Postupně se naplní většina našich nemocnic tak, že nebudou moct přijímat žádné pacienty.